Opět se ptám, kde tyto dokumenty získají?

Jedna věc ještě § 23, to se týká Ministerstva zdravotnictví, že jsem si četla v připomínkovém řízení, že vlastně Ministerstvo zdravotnictví to tam chtělo zahrnout, a to se týká odborné způsobilosti k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví.

A já si myslím, že to jsou takové ty nejdůležitější věci, které tady mám.

Takže pokud nám nějaké ty moje dotazy teď budete umět vysvětlit nebo zítra na výboru, tak podle toho se pak rozhodneme, jestli ty pozměňující návrhy podáme, nebo nepodáme.

Oba řádně přihlášeni do rozpravy, prosím. Děkuji, pane místopředsedo.

Zatím tedy jsem tam nenašla jiný institut než ten, o kterém budu hovořit, formou čestného prohlášení, závislá tedy na standardním čestném prohlášení.

A já bych se chtěla také připojit k tazatelce, své předřečnici, několika otázkami na pana ministra, a to zejména, do jaké míry bude možné ověřit a zjistit, jestli to čestné prohlášení skutečně vychází ze situace, která je fakticky i právně doložitelná.

Pokud tomu tak není, a skutečně si budeme myslet, že jsme schopni ověřit majetkové poměry čestným prohlášením, tak rozhodně bych doporučovala zvážit možnost doplnit alespoň do toho zákonného znění upozornění, že v případě, že bude dávka poskytnuta na základě čestného prohlášení, které je neúplné nebo nepravdivé samozřejmě nechci mluvit o trestněprávních aspektech podvodného jednání, ale řekněme neúplné nebo z nedbalosti částečně nevěrohodné tak že takový žadatel, kterému bude poskytnuta ta částka, ji bude muset s úroky do určitého termínu, relativně krátkého, vrátit. Já si myslím, že tohle by mohla být i určitá prevence před tím, aby se nezneužívala ta humanitární dávka. Není mi také jasné, ale to už tady kolegyně mě předešla, jak ten ubohý Úřad práce bude například zjišťovat, jestli tady má ten, kdo o takovou dávku žádá, nějaký účet v České republice, jestli si neotevřel účet někdo z jeho rodiny. Nemluvím vůbec o Ukrajině, tam je mi jasné, že to bude velmi obtížné zjišťovat, anebo vůbec i ta možnost zjistit, jestli to, co platilo, jestli stojí ten dům, který stál ještě před týdnem, v době, kdy on bude vyplňovat čestné prohlášení, že stojí stále může se stát, že to nebude možné. Doufám, že takových případů nebude hodně, ale může se to stát.